Zaznívaly tady na půdě Sněmovny, ale i v tom veřejném mediálním prostoru různé nepravdivé informace, že nebudeme pokrývat dopady inflace.

To jsou ty podstatné dvě oblasti změn, které tento návrh přináší. Takže tolik za mne odůvodnění tohoto návrhu těchto změn.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane ministře.

Paní poslankyně, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, přeji vám příjemné odpoledne.

Poté byl podán návrh na zkrácení projednání ve výborech na 30 dnů a ten návrh byl schválen. Výbor pro sociální politiku projednal tento návrh zákona 21. června a přijal usnesení, aby Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona. A ještě na doplnění.

Já pak ještě vystoupím v podrobné rozpravě, kde podám návrh na zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením. Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Milé kolegyně, vážení kolegové, pane ministře, setkáváme se při druhém čtení návrhu z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí pod vedením pana ministra Jurečky, který se týká úpravy, která ovlivní životy milionů stávajících, ale i budoucích penzistů v této republice. Podtitulem těchto parametrických změn, které se ministr Jurečka snaží prezentovat jako důchodovou reformu, je dle marketingu pětikoalice myšlenka, že důchodci se mají příliš dobře, že jejich údajný blahobyt ohrožuje finanční stabilitu této země, že právě kvůli nim se Česká republika zadlužuje a že valorizace a samotná výplata jejich penzí ohrožuje budoucnost našich vnoučat.

Budoucnost našich dětí a vnoučat si vytvářejí oni samotní za přispění státu, který má podporovat kvalitní školství, který má podporovat inovační procesy v zemi a který má podporovat hospodářský růst, ze kterého benefitují všichni. Ale k tomu se v průběhu tohoto týdne ještě určitě dostaneme. Vytváření pocitu viny a dojmu, že důchodci jsou příčinou neudržitelnosti veřejných financí, není namístě.

Ekonomicky aktivní část populace za to zcela logicky očekává, že se o ni stát postará v době nemoci či stáří.